Samozřejmě snížení úroků při neoprávněném jednání správce daně, což jsou třeba zajišťovací příkazy a další chyby Finanční správy, kdy stát tedy musel platit úroky 32 % z té zadržené částky, snižuje se to na deset, to je zase v neprospěch daňových subjektů takto postižených. To znamená, tuto novelu daňového řádu prostě podpořit nemůžeme. Děkuji za pozornost. Nyní přečtu omluvu.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen velmi stručně reagovat na kolegu Juříčka a ten jeho výpočet 50 milionů.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, také bych rád zareagoval na pana kolegu Juříčka. Je úplně jedno, jestli je to 50 milionů, nebo 600 milionů.

Říkám jenom, jaká je realita. Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Miroslav Kalousek, zatím poslední přihláška na faktickou, takže se připraví pan poslanec Tomáš Martínek. Děkuji za slovo. Nemá smysl se tady přít o budoucí cenu peněz, ale přeme se o to, zda skutečně to prodloužení lhůty je, nebo není nezbytné.

Ale to není pravda!

A jestliže nám někdo nepravdivě argumentuje, tak bychom mu neměli vyhovět.

Tak prosím. Děkuji. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Nejdříve bych rád řekl, že jsem rád, že daný návrh obsahuje již mnou dříve podaný návrh na prodloužení lhůty elektronického daňového přiznání o měsíc, aby to za prvé podpořilo digitalizaci, podpořilo pozitivní komunikaci občanů s veřejnou správou formou elektronickou, dále by to mělo přinést větší komfort daňovým poplatníkům a současně ušetřit prostředky státu. Na druhou stranu, jak již bylo řečeno, návrh obsahuje i některé věci, které jsou problematické. Naštěstí zde máme plno pozměňovacích návrhů, které mohou celý výsledný zákon vylepšit a odstranit nedostatky, o kterých tady mluvili předřečníci.

Děkuji za pozornost. A nyní tedy vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně. A to, co tady dnes budu říkat, berte jako úvod k mým pozměňovacím návrhům a snahu vás přesvědčit o tom, že některé skutečně mají smysl a některé věci, které Ministerstvo financí navrhuje, jsou skutečně velmi negativním zásahem do podnikatelského prostředí. Kromě některých věcí, na kterých se shodla i odborná veřejnost, tak ta novela daňového řádu obsahuje i záležitosti, které jsou zářným příkladem toho, jak si stát řeší své problémy na úkor živnostníků, podnikatelů, daňových subjektů. Když si vezmete, na jednu stranu teprve soud musel dotlačit Ministerstvo financí, aby začalo se zabývat vůbec otázkou vrácení neprávem dlouho zadržovaných peněz z nesporných částí DPH daňových subjektů, a přesto po rozhodnutí Ústavního soudu Finanční správa v rozporu s tímto rozhodnutím nezačala takto zadržované peníze vracet, a to dokonce na přímý pokyn Ministerstva financí. Výsledkem toho rozhodnutí je část této novely, která by měla vést k navrácení těchto prostředků.

A už to tady říkali i někteří mí předřečníci, říkal to i pan kolega Votava vaším prostřednictvím, že to je obrovský zásah do cash flow všech těch firem a zejména je to brutální zásah do finančního zdraví těch malých firem a malých živnostníků, kteří nemají dostatečné rezervy, aby ten časový výpadek pokryli. Takže u nich si stát zařídil, nebo chce si zařídit, bezplatný a bezúročný zdroj peněz. A co udělají ty firmy a živnostníci? Budou si muset ty peníze někde sami půjčit.

Proto jsem dle svého slibu z prvního čtení předložil pozměňovací návrh, který najdete pod označením J3, aby se vrátila lhůta 30 dnů místo navržených 45 dní právě za účelem vrácení nadměrných odpočtů.